Děkuji za slovo.

A máme tu ještě jeden návrh na harmonogram rozpočtu.

Celkem tři.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno je 101 poslanců, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh také nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu.

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 102, proti 44. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 6 přihlášeno 101, pro 33, proti 10. Návrh přijat nebyl. Ani u jednoho jsme se tedy nezabývali pevným zařazením.

Kdo je proti?

Jedná se o tisky, jejichž obsahem je ústavní zakotvení ochrany vody. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 9 přihlášeno je 102 poslanců, pro 40, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pevné zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? V hlasování číslo 12 přihlášeno 102, pro 20, proti 19.